třetí čtení

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 247/6, který byl doručen 29. listopadu 2019.

Máte slovo. Dobrý den. Děkuji za slovo.

Já této žádosti vyhovím.